Já jsem zvolil faktickou, protože mi bude čas dvou minut bohatě stačit. Návrh podle dostupných informací umožní Českému rozhlasu prakticky volně nakládat s přidělenými frekvencemi, což je velmi nestandardní krok, který navíc zvýhodní provozovatele veřejnoprávního vysílání na úkor provozovatelů soukromých, kteří tuto možnost nemají. Pokud chce Český rozhlas vytvořit novou síť stanic, má možnost tak udělat v digitální podobě. Tvorba klasické terestrické FM sítě je krokem zpět, tento způsob vysílání je v Evropě postupně ukončován. Navíc tato úprava navyšuje náklady na provoz Českého rozhlasu a jeho generální ředitel naopak slíbil jejich snižování. V neposlední řadě je pak podle našeho názoru zbytečné vytvářet novou síť určenou výhradně, cituji, pro provozování rozhlasového programu zaměřeného výlučně na zpravodajství, publicistiku a vzdělávání. Jsme přesvědčeni, že pro tento účel by měl Český rozhlas využít stanice, které k tomu mají sloužit, tedy především Radiožurnál. Proto navrhujeme zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení.

Také ne.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

Děkuji panu poslanci Bendlovi a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Birkeho a připraví se pan poslanec Komárek a pan poslanec Korte. Děkuji, paní předsedající.

Děkuji. A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Komárka. Děkuji. Paní předsedající, dámy a pánové, tahle stručná novela skutečně má poměrně velký dosah, a jak už zdůraznili předřečníci, tady proti sobě stojí dva oprávněné zájmy. Já myslím, že zájem Českého rozhlasu vysílat kvalitní stanici mluveného slova na velmi krátkých vlnách je určitě oprávněný zájem a posluchači to uvítají.

A jakkoliv si myslím, že role veřejnoprávních médií u nás je naprosto nezastupitelná a že jak rozhlas, tak televize patří k tomu, co má být rozhodně zachováno jako veřejnoprávní instituce, tak na druhou stranu musím uznávat to, že volná soutěž v oblasti médií je tím druhým pilířem, který zachovává jejich nezávislost a kontrolu nás politiků.

Nezlobte se. Omlouvám se za to nedorozumění. Dovolte jednu větu procedurální návrh. Dovoluji si navrhnout přerušení tohoto bodu do příští schůze z důvodů, které jsem řekl. Prosím nyní k mikrofonu pana poslance Korteho. Já se omlouvám. Jestli, pane poslanče, můžete znovu zopakovat, jestli máte procedurální návrh. Já jsem si dovolil z důvodů, které jsem řekl, to znamená, že neproběhla diskuse a že se sám neumím rozhodnout v této chvíli, tak jsem si dovolil navrhnout přerušení tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny. Jelikož se jedná o procedurální návrh, budeme o něm hlasovat bez rozpravy. Dříve než zahájím hlasování, vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se registrovali svými kartičkami.

Proti? Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 63, do kterého je přihlášeno 125 poslanců, pro 15, proti 81. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu dál. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Korteho a pro jistotu se ho zeptám, zda je to faktická, nebo řádná přihláška. Takže řádná. Prosím, pane poslanče. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Tudíž ta stanice nebude užírat privátním provozovatelům, licencovaným subjektům jejich kmitočty, a protože nebude mít ani reklamy, tak také nemůže obchodně konkurovat.